Zazvoním gongem a přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby sem přišli, protože budeme pokračovat v projednávání bodu a máme před sebou hlasování. Než tak učiním, tak ještě přečtu omluvenky, které mi doputovaly na stůl.

Dále se omlouvá od 11 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Zavadil. A dále od 13 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů paní poslankyně Milada Halíková.

Také vás poprosím, abyste snížili hladinu hluku v sále, protože je obtížné rozumět. Pan ministr Zaorálek hlásí náhradní hlasovací kartu s číslem 14. Poprosím tedy pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, konstatuji, že k tomuto návrhu jsme obdrželi tři pozměňovací návrhy. Všechny byly diskutovány v pořadí, v jakém došly.

My jsme teď po debatě a přípravě s oběma navrhovateli připravili a stanovili následující pořadí tak, abychom hlasovali a vyhnuli se případné nehlasovatelnosti těch dalších návrhů.

A můžeme se do toho pustit. Dobře, děkuji vám. Nejdříve budeme hlasovat v pořadí tak, jak jste navrhl.

Děkuji. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Končím hlasování číslo 178. Přítomných poslanců je 161, pro tento návrh jich bylo 36, proti 87. Tento pozměňovací návrh byl zamítnut. Nyní přistoupíme k pozměňovacímu návrhu 951.

Děkuji. Zahajuji hlasování.

Končím hlasování číslo 179. Tento návrh nebyl přijat.

Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu.

Děkuji. Končím hlasování číslo 180. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.